Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Já se omlouvám.

Já jsem ten návrh podal, protože nebylo vysvětleno, proč nebyla dosud stanovena jazyková koncepce. Když se dívám na tabuli, vidím, že je přítomno 45 poslanců, tak si myslím, že ze stejného důvodu, pane předsedající a pane předsedo, asi nebudeme hlasovat ani nyní. Poslanecká sněmovna je jaksi neusnášeníschopná, prázdnost lavic zejména ze dvou stran vládní koalice vlevo i vpravo k tomu dává podnět, takže nevím, jak budeme postupovat dále.

Návrh usnesení je ten, že Poslanecká sněmovna vyslovuje nesouhlas s odpovědí premiéra.

Děkuji. Já se pokusím přivolat kolegy. Ještě přečtu omluvy.

Je to vyjádření nesouhlasu s odpovědí pana předsedy vlády. Nicméně stále nemáme potřebné kvorum.

Budeme pokračovat již avizovanou interpelací pana poslance Luzara na paní ministryni školství, mládeže a tělovýchovy. Zeptám se pana poslance, zda si přeje vystoupit. Jenom upozorňuji, že paní ministryně je omluvena. Prosím, pane poslanče. Vážený pane předsedo, páni dva ministři, dámy a pánové, tuto interpelaci jsem dal již na minulé schůzi s tím, že bude zařazena na nejbližší schůzi, což je dnes. Paní ministryně Valachová měla moji interpelaci řádově dva měsíce k dispozici. Postupně její úředníci na ministerstvu vypracovali odpověď, se kterou nejsem spokojen, a proto jsem reagoval tímto veřejným vystoupením.

Děkuji. O tom bychom měli hlasovat, nicméně přes veškerou moji snahu a zvonění tady stále není 67 poslanců. Požádám pana poslance Valentu, který si přeje interpelovat paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo, pane předsedo. Mně nezbývá nic jiného, než se zachovat podobně, jako se zachoval můj předřečník, to znamená přerušit projednávání této interpelace až do účasti paní ministryně Valachové. Také jsem registroval, že není omluvena, ale nikde tady není. Obsah mé interpelace je poměrně závažný. Jedná se o národní elektronický nástroj, kde může hrozit penále až ve výši několika stovek milionů korun, a paní ministryni Valachovou to nejspíše nezajímá Pardon, paní ministryni Šlechtovou to nezajímá.